Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom vzkázat, prostřednictvím pana předsedajícího, všem, kteří si myslí, že jsem ve střetu zájmů, že to není pravda. Již deset let neobchoduji s obchodními řetězci a nikdy s nimi nebudu obchodovat, protože je nepotřebuji. Já mám to štěstí životní, že je nepotřebuji a nikdy je potřebovat nebudu, takže ve střetu zájmů nejsem.

A najednou se přišlo na to, že ta nezaměstnanost je potřeba, protože v ten okamžik prostě ekonomika přestává fungovat.

A to je důležité.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Dovolte, pane předsedající, abych se obrátil na kolegu Skopečka.

To za prvé.

Já musím opět reagovat, aby tady ve vzduchu nebylo něco, co nezaznělo.

Já jsem pro to nehlasoval, nebudu pro ty kvóty hlasovat, ale já jsem tady reagoval na to, na ten rozdíl mezi nějakou teorií, na které se shodneme, a na tom, jak to potom funguje v praxi.

A tam mi to chybí.

Ano, společná zemědělská politika křiví volný trh.

A to ti, co to navrhují, nechtějí.

Ke kolegovi: uzavřenou ekonomiku, ochranářskou ekonomiku, to já myslím, že můžeme tedy rozšířit i na další oblasti.

Myslím si, že to jde opravdu proti jeho zájmu a že těch 30 let, které žijeme v tržní ekonomice, jasně ukázalo, že volný trh spotřebitelům, zejména spotřebitelům, svědčí, protože i v oblasti potravin nakupují daleko levnější a daleko kvalitnější potraviny než kdykoliv předtím a dodnes mají možnost si kupovat i české potraviny.

Jsem rád, že pan kolega Skopeček, prostřednictvím pana předsedajícího, už mírnil ta svá vyjádření a říkal, že si začíná uvědomovat, že Evropská unie je pokřivený trh, předtím tady mluvil o volném trhu. Já jsem přesvědčen, že v zemědělství v Evropské unii žádný volný trh neexistuje, že je přeregulovaný dotacemi, různými jinými věcmi, že některé výrobky, které produkují na Západě a které se prodávají u nás, mají jak národní dotace, tak evropské dotace a pak kolega Skopeček prostřednictvím pana předsedajícího říká, že máme jít jednat s Evropskou unií. Já si dokážu představit, že půjdeme jednat s Evropskou unií, a oni nám řeknou: Páni poslanci, ta my jsme to doteď dělali blbě, my jsme ten volný trh celý pokazili, zderegulovali, a teď od zítřka to tedy budeme dělat zase dobře. Tak to přece nefunguje. Jak chcete čelit té regulaci? Budeme si říkat, že máme volný trh, když víme všichni, že to není pravda, že se sem vozí potraviny a zemědělské výroby, které v době, kdy byly vyrobeny, už byly dávno zaplaceny na základě dotačních titulů a různých dalších finančních pobídek a prostředků z těch zemí, odkud pocházejí? A teď podstata věci: konkurence. Tak mi vysvětlete a souhlasím s panem kolegou poslancem Bláhou, kterého si za to, co tady řekl, velmi vážím tak mi řekněte, když tedy budeme mít menší konkurenci, jak je možné, že když jsou česká jablka, že stojí 30 korun?